Dále získávání relevantních údajů o tržbách, jak se to vlastně bude dělat. A postup při vstupu nových subjektů na trh, které tím pádem neměly ještě žádné tržby.

To všechno tady již dneska je. Jak je zřejmé, zákon má tak obrovské množství, řekl bych z našeho pohledu, nedostatků, když to řeknu kulantně, tak otazníků, že mi nezbývá než s plnou odpovědností navrhnout zákon vrátit navrhovateli k dopracování. Rád bych dodal, že na základě naší dopolední tiskové konference proběhla diskuse s paní náměstkyní Dostálovou.

Nechci nějak zásadně blokovat zákon, ale asi sami vidíte, že těch otazníků je tak neuvěřitelné množství i ve srovnání dokonce s vyspělými západními zeměmi, zavádějí se tady opravdu velké novinky, které jsou novinkami pouze v České republice nebo teď v Polsku, což bychom se asi chtěli orientovat spíše západním směrem.

Takže pouze ve čtyřech zemích. Všichni ostatní mají zpoždění, a jak jsem říkal, o dozajišťovacím fondu neuvažují.

To znamená, že toto je to, co jsem k tomu chtěl říci, a dal jsem tedy návrh ohledně hlasování, případně naše další postřehy a požadavky. Já děkuji. Prosím k mikrofonu. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Na faktickou mám dvě minuty, jenom rychlá reakce. Není pravda, že bychom to neprojednávali s profesními asociacemi. Skutečně zákon byl předložen bez rozporu. Je potřeba uvést na pravou míru, že pokud se tady někdo ohání Německem, měl by taky dodat, že v Německu se regulují zálohy. I tady jsme ustoupili. Není pravda, že zákon nereflektuje to, že se může česká cestovní kancelář, klient pojistit u cestovní kanceláře kdekoliv v zahraničí. To samozřejmě textace upravuje.

V ten moment se obrátily asociace na Ministerstvo pro místní rozvoj, že takto to nejde, že je potřeba regulovat to, aby za pojistný limit byly zodpovědné jak cestovní kanceláře, tak pojišťovny. My jsme tam dali spoustu takzvaných rizikových prvků, abychom eliminovali to, že se budou podpojišťovat, nicméně došlo k tomu, že na půdě Senátu i Poslanecké sněmovny se slíbilo, že není možné, aby stát nesl byť minimální riziko, to s panem Okamurou souhlasím.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

Za diskusi určitě stojí liberalizace na vnitřním trhu Evropské unie, to znamená přístup k pojištění i u zahraničních pojišťoven.

Takže se přimlouvám za prvé za argumenty, které tu zazněly od pana místopředsedy Okamury, a za druhé abychom propustili zákon do druhého čtení a tam na něm pracovali jak ve výborech, tak potom na plénu. Věřím, že se to dá uspokojivě uzavřít. Když pan místopředseda Okamura vyjádřil názor, že se pravděpodobně může jednat o lobbing pojišťoven, což může, chci se zeptat zase já jeho.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Máte pravdu. Myslel jsem, že je to všeobecně známá věc. Jsem již v této pozici deset let. Je to dobrovolná, neplacená funkce. Děkuji za upozornění. Nemáme nikoho. Končím obecnou rozpravu.